Je patrná snaha předejít adresné odpovědnosti konkrétního ministerstva. Legislativně navrhovatelé upřednostňují cestu přijetí krátkého samostatného zákona před teoretickou možností doplnění buďto obecního kompetenčního zákona. Jedná se o stručnou úpravu, neboť konkrétní opatření je pak možné následně přijmout na úrovni usnesení vlády bez přijímání zákonných případně podzákonných norem. To byl bod číslo 1. Druhý bod, který navrhuji pevně zařadit, je bod číslo 80 našeho schváleného programu.

Sněmovní tisk má nízké číslo 232. Tento návrh zákona byl předložen Poslanecké sněmovně dne 13. června 2014. Účelem návrhu tohoto zákona je vytvořit zákonný rámec pro využití odborného i morálního potenciálu bývalých soudců Ústavního soudu při vytváření ústavního systému České republiky. Zároveň je jeho účelem zajistit jejich důstojný status po ukončení funkce ústavního soudce.

Pro budoucnost se tím samozřejmě vytváří legislativní prostor pro využití jejich odborných a morálních kvalit garantujících nezávislé rozhodování v oblastech dotýkajících se lidské důstojnosti či etiky justice v širším slova smyslu. Mezi takové otázky lze zařadit kárnou odpovědnost soudců a státních zástupců, samosprávy soudů apod. Já bych požádal levou část sálu, aby se ztišila. Děkuji, pane předsedo. Po deseti, resp. dvaceti letech působení v nezávislém postavení soudců Ústavního soudu, v postavení, v němž se tito soudci podíleli na kultivování demokratické ústavnosti v naší zemi, je potřeba tyto osobnosti i nadále využít ve prospěch České republiky. Je to návrh vládních i opozičních poslanců a je to návrh poslanců Františka Adámka, Petra Adama, Stanislava Berkovce, Pavla Blažka, Marka Černocha a Zdeňka Ondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Sněmovní tisk má opět poměrně nízké číslo 323. V tomto návrhu zákona se navrhuje rozšíření výčtu trestných činů, zařazených do ustanovení § 33...

Já pevně doufám, že to nebude potřeba, pane předsedo, že aspoň přibližně ticho by tady mohlo nastat. Jedná se o rozšíření výčtu trestných činů zařazených do ustanovení § 33 trestního zákoníku u zániku trestné odpovědnosti účinnou lítostí, o trestné činy dotačního podvodu § 212 a poškození finančních zájmů Evropské unie § 260.

Bod číslo 4, který navrhuji pevně zařadit, je bod schváleného programu číslo 88. Opět je to návrh vládních i opozičních poslanců.

Tento návrh zákona vychází z následujících zásad.

Bod číslo 5 je návrh pouze vládních poslanců, návrh poslanecký.

Navrhovaná právní úprava, jak píšou navrhovatelé ve své důvodové zprávě, má dosáhnout zakotvení nároků na finanční odškodnění bývalých vojáků a zaměstnanců resortu obrany, jehož prostřednictvím budou do jisté míry v oblasti pracovněprávní odčiněny křivdy, které byly napáchány v období totalitního režimu. Je to opět společný návrh vládních i opozičních poslanců. Je to návrh poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka, Jiřího Junka a Jany Hnykové na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek...

Je to opět návrh opozičních i vládních poslanců.

Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě nebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání.